Připomínám, že návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro bezpečnost jako výboru garančnímu a dále byl tisk přikázán zahraničnímu výboru a hospodářskému výboru. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 203/1 až 7. Zpravodajové výboru s usneseními Poslaneckou sněmovnu již seznámili. Prosím, aby místa u stolku zpravodajů zaujali místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček a zpravodaj garančního výboru, výboru pro bezpečnost, poslanec Radovan Vích. Budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě. A než budeme pokračovat, já bych poprosil opět Poslaneckou sněmovnu, aby snížila svou míru hluku na únosnou mez.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobré dopoledne vážené kolegyně, vážení kolegové. Já jsem do systému nahrál ještě dva další pozměňovací návrhy.

Tato nová možnost je vhodná, zlepšuje postavení studentů, kteří nemají vysokou finanční hotovost, ale prokazatelně si vydělají například formou částečného pracovního úvazku nebo dostávají pravidelně finanční příspěvek od rodičů. Novelizací ovšem dochází zároveň ke zrušení dosavadní možnosti prokázání zajištění prostředků formou podle § 13, tedy skrze dostatečnou finanční částku na bankovním účtu. V odůvodnění k bodům 27 až 29 je uvedeno, že nově navržená speciální úprava umožňuje zohlednit všechny zdroje, které by mohly přicházet v úvahu. Novelizace by ovšem zřejmě neúmyslně odstranila možnost prokazovat částkou na bankovním účtu. Tu totiž nelze označit jako úhrnný měsíční příjem, jak ostatně vyplývá i ze současné praxe odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra. Původní požadavek směrnice, ze kterého Ministerstvo vnitra vycházelo, tedy nutnost posuzování finančních prostředků studentů, by nebyl naplněn.

Cílem návrhu poslance Kotena a dalších je zrušit možnost soudního přezkumu rozhodnutí o správním vyhoštění cizince. Takový návrh je v rozporu s ústavním pořádkem České republiky, konkrétně s článkem 36 Listiny, který zaručuje právo na spravedlivý proces včetně možnosti každého domáhat se svého práva u nezávislého a nestranného soudu. Již v roce 2007 konstatoval neústavnost zrušení soudní přezkoumatelnosti správního vyhoštění v § 171 zákona o pobytu cizinců Ústavní soud České republiky, je to nález Ústavního soudu 26/07, a předmětné ustanovení zákona zrušil. Návrh je v rozporu i s mezinárodními závazky České republiky, konkrétně s návratovou směrnicí v platném a účinném znění. Já vás přeruším, abych poprosil všechny poslankyně a poslance znovu o to, abychom se ztišili, protože když už nic, tak paní zapisovatelky mají velký problém vůbec zaznamenat to, o čem se tady bavíme.